Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo. Já zkusím najít několik logických chyb v tom návrhu i v té argumentaci, kterou používají zejména levicoví kolegové. Když vystupoval předseda klubu sociální demokracie, tak on smíchal veřejné služby a privátní služby.

Už tady někdo říkal, že si vybrali...

Takže ze všech ostatních svátků si senátoři vybrali tři.

Další logická nebo nelogická věc je těch 200 metrů čtverečních. Já teď pan kancléř tady není mě by zajímalo odhadem, kolik metrů čtverečních má tato jednací síň. Bezesporu více než 200. Tak takhle vypadá ten obrovský hypermarket.